Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Přidám k tomu svůj krátký komentář.

I. konstatuje, že k projednávání sněmovního tisku 1073 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednání ve standardním legislativním procesu ve zkrácených lhůtách dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tolik tedy usnesení, které je doporučující konstatující a doporučující tady plénu Poslanecké sněmovny.